Rozprava byla přerušena v okamžiku vystoupení pana poslance Dolínka. Ptám se pana poslance, zda má zájem o pokračování ve svém příspěvku. Je tomu tak, takže pane poslanče, máte slovo. Ten se týká vlastníka stavby a zřízení. V § 14 se doplňuje nové písmeno h), které zní: